Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, ke sněmovnímu tisku 29 mi dovolte, abych ve stručnosti shrnul Poslaneckou sněmovnou projednávaný návrh zákona, který máte k dispozici jako sněmovní tisk 29. Jak již bylo uvedeno při projednání v prvním čtení, tento vládní návrh zákona je souborem několika vládních návrhů zákonů, které byly počátkem minulého roku připraveny na základě vládou schváleného harmonogramu předložení návrhů změny zákonů v souvislosti s přijetím nového kontrolního řádu. Jednotlivé vládní návrhy zákonů byly předloženy Poslanecké sněmovně, která je však v důsledku svého rozpuštění nestihla projednat. Nyní jsou tyto dříve samostatné návrhy sloučeny do jednoho zákona, který zahrnuje celkem 69 novel zákonů. Hlavním smyslem tohoto návrhu je především odstranění speciálních procesních ustanovení upravujících kontrolní postupy ve zvláštních zákonech.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání kontrolnímu výboru. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 29/1. Prosím nyní pana poslance Vladimíra Koníčka, aby nás s ním seznámil. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, kontrolní výbor se sněmovním tiskem 29 zabýval na své třetí schůzi dne 16. ledna a přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu, schválila ve znění přijatých devíti pozměňovacích návrhů. Děkuji panu poslanci Koníčkovi a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré dopoledne. Já budu mít jeden krátký pozměňovací návrh.

Takže dva krátké pozměňovací návrhy, nebo dva odstavce pozměňovacích návrhů, přečtu v podrobné rozpravě a tohle je odůvodnění. Děkuji panu poslanci. Hlásí se někdo další do obecné rozpravy? Jestliže ne, končím obecnou rozpravu. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které opět nemám žádnou přihlášku, tedy teď už jednu. Pan poslanec Stanislav Huml, prosím, pane poslanče. Já to nemám elektronicky, takže to musím bohužel přečíst celé.